Byly i známé cíle, které tam na té dohodě... Čekali jsme, co všechno se stane.

Jak obrovské sociální inženýrství s námi chtějí sehrát účastníci té dohody, ti, kteří tu dohodu připravili.

A jste první přihlášený v rozpravě. Budete tedy pokračovat, jakmile znovu otevřeme tento bod, jako první. V tuto chvíli děkuji panu ministrovi životního prostředí, děkuji zpravodaji, děkuji samozřejmě i panu ministrovi průmyslu a obchodu, že se dostavil na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny do jednání.